Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Pane předsedo, máte zájem na úvod? Není zájem. Otevírám tedy všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan poslanec Volný se hlásí v rozpravě. Požádám kolegyně a kolegy, aby diskuse mimo pořad schůze přenesli do předsálí.

Ještě chviličku. Prosím o klid ve Sněmovně, opravdu ostatní debaty do předsálí. Dobrý den dámy a pánové, děkuji za slovo, pane předsedající.

Celý můj protinávrh spočívá v tom, že Ivanka s Marianem, všeobecně oblíbení členové Poslanecké sněmovny, by zasedali společně mimo poslanecký klub SPD, v jehož řadách bych já jako nezařazený poslanec zůstal sedět na místě 113. Prosím vás, vážení kolegové, dámy a pánové, abyste vyhověli tomu, že případné spory budeme řešit my, pánové, pouze mezi sebou.

Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Prosím, pane poslanče, jestli máte zájem tento návrh opravdu načíst, musíte v podrobné rozpravě. Ano, už je otevřena podrobná rozprava.

Není tomu tak. Budeme mít tedy dvě hlasování, a to o pozměňovacím návrhu pana poslance Volného a potom o návrhu, který byl předložen předsedy klubů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, jehož autorem jsou předsedové příslušných poslaneckých klubů, kteří se k tomuto bodu přihlásili.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že změna zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny byla schválena.